Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já vás všechny chci požádat o půl hodinovou přestávku na jednání klubu hnutí Úsvit. Takže do 11 hodin. Já jenom bych chtěl poprosit technicky kolegy z hnutí ANO také na klub. Děkuji. Já tedy vyhlašuji půl hodinovou přestávku.